Děkuji za slovo.

Důvody předlužení jsou poměrně jasné a myslím, že pochopitelné: dopady pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině, jehož důsledky nebyly v době sestavení rozpočtu na rok 2022 známy, růst životních nákladů obyvatelstva vyvolaný jak inflací, tak vysokými cenami energie, reakce na energetickou krizi či zajištění strategických zdrojů a úprava příjmové stránky rozpočtu, která vyplývá z dosavadního pokladního plnění k 30. 6. letošního roku, a kvalifikované prognózy, jak bude probíhat daňové plnění do konce letošního roku.

Ale současně obsahuje snížení příjmů ze spotřební daně z minerálních olejů o 3,8 miliardy korun.

Současně navyšujeme zase po analýze a vyhodnocení prvního pololetí zvýšení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 9 miliard korun. To jsou hlavní změny na příjmové straně. Posílení sociálních výdajů v důsledku rostoucí inflace, zvýšení cen energií včetně druhé mimořádné valorizace důchodů, celkem 29 miliard korun, posílení oblastí týkajících se energetické bezpečnosti je částka 30,3 miliardy korun, takže jenom tyto dvě položky jsou 59 miliard. Zvýšení výdajů souvisejících s krizí na Ukrajině a s válečným konfliktem na Ukrajině o 21 miliard, což je mimochodem částka zhruba ani ne poloviční proti původním odhadům, které jsme učinili na začátku března, kdy těch neznámých bylo příliš mnoho. Dále se bohužel navyšují výdaje na obsluhu státního dluhu o 4 miliardy. Zvyšujeme základní kapitál EGAPu kvůli pomoci českých firem , které podnikaly nebo podnikají na Ukrajině.

Děkuji za pozornost.

Jde o to, že je omluven pan poslanec Bernard, a my musíme hlasovat v prvém čtení změnu zpravodaje. Tak a já tedy, kolegyně, kolegové už se nám počty ustalují já tedy zahajuji hlasování o změně zpravodaje v prvém čtení. Kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Miloše Nového? Kdo je případně proti? V hlasování číslo 34 bylo 155 hlasujících, pro 107, proti 0, čili změna zpravodaje byla schválena.

Předpokládaná změna zákona vychází z nutnosti reagovat na nepředvídatelné události, ke kterým patří válečný konflikt na Ukrajině, prohlubující se energetická krize a pokračující pádivá inflace. Všechny tyto události se zcela logicky negativně promítají do vývoje veřejných financí, což v předchozím vystoupení důkladně popsal a vysvětlil pan ministr financí Stanjura. Ve své zpravodajské zprávě bych stručně zopakoval základní parametry předkládané novely. Plánované příjmy státního rozpočtu činí 1 bilion 678 miliard korun, což představuje navýšení o 65 miliard korun. Z uvedených údajů vyplývá navýšení schodku o 50 miliard korun na celkových 330 miliard. Největší část navýšených příjmů tvoří daňové příjmy ve výši 41 miliard korun, následují příjmy nedaňové ve výši 14,4 miliardy korun a pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 9 miliard korun. Největší část navýšených výdajů směřuje do kapitoly 398, Všeobecná pokladní správa, jedná se o 52,6 miliardy korun, a dále do kapitoly 313, kterou tvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde se jedná o 26 miliard korun. Zároveň předpokládám, že Sněmovna bude souhlasit i s jejím přikázáním rozpočtovému výboru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemně přihlášeného s přednostním právem pana ministra a vicepremiéra Ivana Bartoše.

Proto já bych jenom chtěl vypíchnout pár věcí v návrhu této novely, které se týkají Ministerstva pro místní rozvoj a které mají přímé dopady na obce a partnery v regionu.

Jedinou výjimkou snad byly finance pro Horskou službu.